Děkuji. Prosím pana poslance Bendu, po něm pan poslanec Kaňkovský.

Děkuji za pozornost.

Dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 4890.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím pana poslance Štětinu a po něm pan poslanec Mihola. Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Prosím pana poslance Miholu, který je zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy.

Systém péče o děti se osvědčil. Funguje a není žádná reálná potřeba tento systém měnit. V návaznosti se pak vypouští část přechodných ustanovení, která při zachování tohoto oboru mezi obory základními postrádají smyslu. Délku vzdělávání ponechává pozměňovací návrh ve stávající délce, tj. čtyři roky oproti navrhovanému prodloužení v původním návrhu i komplexním pozměňovacím návrhu, kde se navrhuje prodloužení vzdělávání ze čtyř na čtyři a půl roku. Děkuji a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečná slova. Není tomu tak.